Výše uvedené usnesení vlády spolu s odůvodněním vám bylo doručeno jako sněmovní dokument číslo 756.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedající.

Počty pozitivních pacientů klesají, klesá incidence, klesají počty hospitalizovaných.

Ano, zabíjí zbytečně ty, kteří se například nenechali včas naočkovat. Jsou to především, bohužel, bohužel, senioři, jsou to ti, kteří mají komorbidity. Jsou to zbytečně zmařené životy. Očkovacích látek máme dostatek, očkovací místa fungují. Očkování je stále bezplatné, tedy je škoda, aby každý každý, kdo ještě nemá třetí dávku na ni nešel, každý, kdo není očkovaný, aby se nenaočkoval. A proto jsem si dovolil předložit vládě a nyní i vám, dámy a pánové, návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti, protože již není potřeba vydávat žádná plošná opatření, a tím bych chtěl zrušit i plošné opatření povinnosti roušek ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory. Také děkuji za přednesení návrhu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které je již první přihlášený s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrh na zrušení pandemické pohotovosti. Vláda svým rozhodnutím konečně ukončila stav pandemické pohotovosti k 3. květnu a potvrdit to musí ještě dnes svým hlasováním Poslanecká sněmovna.

Proto podpoříme i dnešní, byť opožděný návrh. SPD opakovaně navrhovala zrušení pandemické pohotovosti a byla opakovaně proti pandemickému zákonu.

Ale zároveň jsme toho názoru, že vláda s tímto krokem mohla přijít dříve. Stav pandemické pohotovosti byl zaveden zákonem o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid19, takzvaným pandemickým zákonem, loni v únoru. Umožnil přijímat některé protiepidemická opatření bez vyhlášení nouzového stavu.

Novelizován byl i přes velký odpor nejen poslaneckého klubu SPD, ale i veřejnosti a řady odborníků letos v únoru. Předloha dává úřadům pravomoc, potažmo vládě Petra Fialy, dává pravomoc nařídit testování na covid19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků.